Ale myslím si, že bohužel ani tato novela nás dramaticky neposune k tomu, abychom mohli opravdu více efektivně řešit celý ten problém, se kterým se dnes vlastníci lesa, potažmo i my jako občané České republiky potýkáme.

Nicméně ty nástroje, kterými bychom mohli pomoci, ty tady další jsou.

Takže bylo by dobré, kdyby také tady zaznělo, zda ty prostředky budou, kdy budou a kdy mohou dorazit přímo k těm vlastníkům lesa.

Pak víme, že je velkým problémem situaci zvládnout z důvodu právě i nedostatku pracovníků.

Pak jsem měl ještě dotaz, jakým dalším způsobem by mohlo být podpořeno zvládání té situace.

Ale je evidentní, že to nestačí.

Děkuji za upozornění.